Děkuji a nyní bude paní poslankyně Kovářová interpelovat ve věci nevděčná republika boj za odměny v první linii.

V případě hodně nepříznivého vývoje, který, doufám, nenastane, bude nutné opět povolat na pomoc složky integrovaného záchranného systému a studenty.

Bohužel ale dle dostupných informací nebyly vyplaceny všechny odměny za mimořádné služby a pomoc z minulé vlny pandemie, která byla nejen pro zdravotníky velmi náročná. Všichni máme v živé paměti, jak vláda řešila či spíše mluvila o řešení výplaty odměny pro zdravotníky a vypomáhající studenty. Pohled to byl občas smutný. Nu ale zdá se, že jste se příliš nepoučili, a tento poněkud smutný scénář se dnes opakuje v případě odměn policistů a hasičů. Tohle si nikdo z těch, kteří pomáhali v první linii, opravdu nezaslouží.

Kdy budou vyplaceny, a budou vůbec vyplaceny? Nebo se s tím už nepočítá a je to jen jeden z nesplněných vládních slibů?

Děkuji za odpověď.

Děkuji. Děkuji, pane premiére, za částečnou odpověď. Vláda to tedy schválila a teď je čas, aby paní ministryně Schillerová našla peníze ve spolupráci s jednotlivými ministry. Já bych se tedy chtěla zeptat, jestli dohlédnete na to, v jakém časovém horizontu, a tam očekávám také vaši odpověď, budou tyto odměny vyplaceny, jak bude dlouho trvat to hledání finančních prostředků a zda jste ochotni dát finanční prostředky ze státního rozpočtu tak, jak tomu bylo u zdravotníků. Přála bych si, aby skutečně platilo to, co jste tady říkal před chvílí panu poslanci Martínkovi, že dáváte přednost činům, ne deklaracím. Takže prosím odpovězte, kdy budou odměny vyplaceny, a dohlédněte prosím na to, aby to bylo v dohledné době. Děkuji. Prosím pana premiéra o odpověď na doplňující dotaz.

Myslím, že tady jsou konkrétní částky, které byly vyplaceny v minulosti.

Děkuji. Prosím. Vážený pane ministře, coby neočkované mi nebylo umožněno nesmyslným nařízením vlády zúčastnit se schůze společenství vlastníků jednotek, a tím rozhodovat o svém bytě. Ještě na minulé schůzi před pár měsíci, kdy byla situace mnohem horší, stačila rouška, a dnes, když se rozvolňuje, už rouška nestačí. Osobně se odmítám očkovat, odmítám se nesmyslně donekonečna testovat.

Ale o co jde, je diskriminace neočkovaných osob. To, co se dnes děje, už je trošku přes čáru. Mě by zajímalo, kdy to skončí, kam to až chcete nechat svými rozhodnutími zajít? Proč chcete s postupným omezováním vstupu do prodejen a služeb donutit zdravé občany s dobrou imunitou k očkování?

Ptám se tedy, co bude posledním a nejúčinnějším nátlakem k dobrovolnému očkování, když reklamy příliš nepomáhají a stále více lidí to odmítá?

Nikoho nenutíme.